Finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím předkládaného programu se nepřekrývá s opatřeními operačního programu Rybářství a ani s jinými dotačními programy.

Dotace bude realizovaná vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží uživatelé rybářského revíru.

Jedná se o systémově a dlouhodobě působící vlivy, které se projevují postupně na rybí populaci, jejich druhové skladbě, početním stavu a kvalitě včetně stability, udržitelnosti a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je právě kormorán velký.

Poslanecké sněmovně tento dotační program schválit. Tolik asi to podstatné. Děkuji za pozornost.

Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal zemědělský výbor. CNyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče. Já vám děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu zpravodaji. Dává přednost panu poslanci Kottovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád za to, že pan ministr tady poměrně podrobně představil, proč vlastně tento dotační program vznikl.

Dovolím si požádat o součinnost do dalších let Ministerstva zemědělství, ale hlavně Ministerstva životního prostředí, které si dovolím říct, že tady ten tlak na činnost negativních prvků vytvořilo. Děkuji za tento dotační titul a hnutí ANO tento dotační program podpoří. Děkuji panu poslanci Kottovi. Pane předsedo, to, že jste předsedou, nepopřete. Já nejdu popřít, že jsem předsedou poslaneckého klubu, ale nechci tady vystupovat jako předseda poslaneckého klubu KSČM, ale jako člen zemědělského výboru, který se podílel na projednávání tohoto tisku v zemědělském výboru. Chci požádat všechny kolegyně a kolegy v této Poslanecké sněmovně o podporu. Současně chci navázat na to, co tady řekl jak pan ministr, tak pan zpravodaj, tak koneckonců i můj předřečník pan kolega Kott, a zesílit ještě žádost o podporu a o součinnost s Ministerstvem životního prostředí, protože je tady příležitost založit řešení věci, po které rybářská, ale nejen rybářská veřejnost dlouhodobě volá, problému, kterým se zabýváme už řadu let, a problému koneckonců i udržení jakési alespoň minimální základní úrovně biodiverzity.

Tento titul, tento zásah je takovou jakousi první vlaštovkou. Já za něj moc děkuji a chci požádat o to, abychom příležitosti, že se nám tady ten vzor, příklad nabízí, využili i při přemýšlení o nastavení podobné podpory pro další léta. Aby to byla věc, která bude napevno v systému podpor nebo systému řešení problému životního prostředí.

Chci poprosit o podporu. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Kováčikovi. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.